Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Ono v podstatě to základní tady řekla paní ministryně. Mnoho se v tomto návrhu vlastně nezměnilo.

Mezi ně patří zejména zachování třicetidenní lhůty pro vrácení nadměrných odpočtů. Současně však došlo oproti původnímu návrhu ke zvýšení minimálního limitu pro vznik nároku na zálohu v nesporné části odpočtu z 10 na 50 tisíc.

Nově je tam zavedení možnosti individuálně prominout pokutu za opožděné podání daňového tvrzení, které dnes není možné. Možnost prominutí bude posuzována na základě individuální žádosti poplatníka s ohledem na závažnost důvodů. Dále je tam zachování dvojnásobné výše úroků za dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána, a formát tzv. formulářových podání pak má být nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financí. To jsou v podstatě ty připomínky, které byly zapracovány oproti tomu předchozímu návrhu v tisku 580.

Děkuji za slovo.

Jenom velmi stručně zrekapituluji to, co jsem říkal ve všech těchto případech, že je velká škoda, že nepochybně moderní rekodifikace, velmi kvalitní ve většině svého textu, je zatížena několika minami v neprospěch podnikatelského prostředí. Bohužel vůle ke kompromisu byla minimální. Kdyby byla taková vůle ke kompromisu, s jakou teď zpracovatel přistoupil k tomuto návrhu, tak jsme to mohli mít dávno za sebou.

To je také důvod, proč zcela jistě nechceme vetovat § 90, zejména z obavy, že kdyby to šlo do výborů, tak by si mohla vládní většina ještě nějaké ty kompromisy rozmyslet.

Děkuji. Pan poslanec Munzar, pan poslanec Martínek. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já budu velice stručný, on toho spoustu řekl pan poslanec Kalousek vaším prostřednictvím. Já si jenom dovolím zareagovat na úvodní slovo paní ministryně, když řekla, že je to prakticky totožný návrh.

My jsme tomu rádi. A já jenom musím konstatovat, že kdyby byly přijaty tehdy naše pozměňovací návrhy nebo byl přijat návrh ze Senátu, tak už to mohlo být dávno schváleno. Ale my také nebudeme vetovat zrychlené projednávání podle § 90 a jsme rádi, že jsme se dostali po tom boji, který byl možná zbytečně dlouhý ze strany vlády, k tomuto návrhu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

V podstatě to dopadlo, jak to dopadlo, takže to tady řešíme znovu. Je pravda, že ty připomínky zapracovány byly, dokonce i můj pozměňovací návrh, který ponechával původně tři dny pro opoždění tvrzení daně, které bylo možné promítnout, takže jsem rád, že se to tam objevilo. Co možná je trošku problém, tak úroky. Pokud stát zadržuje vratku daně, tak platí menší úrok, než když zase dluží ten poplatník. Mělo by to být nastejno, dle mého názoru. Nicméně tento daňový řád skutečně zapracoval drtivou většinu těch připomínek, které tady zaznívaly, a myslím si, že si podporu zasluhuje. Nicméně my budeme hlasovat proti § 90. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Martínek a pak pan poslanec Skopeček.

A je tam plno dalších věcí, které podpoří digitalizaci v České republice.

Děkuji vám za slovo.

Třeba se dočkáme toho, že přijdou i další. Z tohoto důvodu, že je to takto skvělá výjimka, která na rozdíl od ostatních zákonů této vlády nemá ambici komplikovat život podnikatelům, tak ten zákon schválíme.